Nečetl jsem zde paragrafové znění, ale znovu to shrnu. Jedná se o nezbytné a povinné nošení definovaných ochranných prostředků, s velkým důrazem a zpřísněním na minimálně FFP2 v určitých lokalitách.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Ještě bych podotkl, že pokud nikdo není proti, tak by se role zpravodaje ujal pan poslanec Výborný. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Každá země má svoje specifikum buď z hlediska nějakých podmínek pro mobilitu, nebo z hlediska prokazování, ale pokud hledáme nějaký společný jmenovatel, tak je to velmi razantní omezení. Znovu říkáme, je to opatření nouzové, je to opatření extrémní a je to opatření časově omezené.

Tudíž já rozumím tomu, že to opatření je kontroverzní, že to opatření vzbudí velké diskuze, nicméně z našeho pohledu je to opatření naprosto nezbytné.

Ano, byla to jedna z pracovních verzí.

Co se týká cest mimo okres, je tam jasně stanoveno, za jakým účelem.

A já prostě odmítám akceptovat to, že naši občané jsou ti, kteří ze 100 % nedodržují.

Rozumím tomu, že celá řada našich obyvatel bydlí jinde, než má trvalé bydliště uvedené v občance.